Růst bude dán z více než tří čtvrtin domácí poptávkou.

I navzdory několika letům nepříznivého hospodářského vývoje narůstala míra ekonomické aktivity a zaměstnanosti. To souvisí částečně se změnami demografické struktury a rovněž s vyšší mírou využívání kratších pracovních úvazků. Spolu s oživováním ekonomiky očekáváme i zlepšování v oblasti vývoje míry nezaměstnanosti.

V souvislosti s vývojem ekonomik našich obchodních partnerů a růstem cenové konkurence, schopnosti vlivem oslabení koruny očekáváme zvýšení růstu jak exportních trhů, tak exportní výkonnosti.

Ministerstvo financí nepřetržitě bedlivě sleduje prognózy a názory institucí převážně soukromé sféry, které se zabývají makroekonomickou analýzou a prognózou.

Složená daňová kvóta, která zahrnuje i příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění, činí 34,6 % HDP. V daňových příjmech je zahrnuto postupné zvyšování daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

Pro pracující důchodce je zpět zavedeno uplatnění slevy na poplatníka, možnost odečtu částky 24 840 korun ročně. Tuto slevu je možno uplatnit již od měsíce srpna 2014.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou rozpočtovány ve výši 400,7 mld. korun a představují meziroční nárůst proti očekávanému inkasu o 4,6 %.

Investice státního rozpočtu v příštím roce meziročně vzrostou. V minulých letech byly sice investice rozpočtované jako vyšší, ale pravidelně zůstávaly nedočerpávány a navíc nikdo nehleděl na jejich efektivitu.

V oblasti výzkumu a vývoje v minulosti docházelo k značnému plýtvání, vznikala např. obří centra bez zajištěného financování a udržitelnosti a bez jasných a doložitelných výsledků. Naopak prioritou této vlády je prosazování takových výdajů do vědy a výzkumu, které povedou k prokazatelným a dlouhodobým přínosům pro českou ekonomiku.

Současný plán je tedy výrazně úspornější.

Celkové výdaje státního rozpočtu jsou meziročně vyšší z důvodu podpoření spotřeby obyvatel v podobě např. zvýšení důchodů, plateb do zdravotnictví či platů učitelů nebo policistů.

Deficit státního rozpočtu je však letos díky politice současné vlády, např. lepšímu výběru daní, výrazně nižší než ten rozpočtovaný, a to až o 30 mld. korun.